Děkuji za odpověď, pane premiére.

Požádám pana ministra Němečka, aby do týdne k té věci dal písemnou informaci panu poslanci Černochovi a samozřejmě všem dalším zájemcům. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Jan Zahradník, který pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci opatření k omezení sucha a nedostatku vody. Děkuji, pane místopředsedo.

Všechno v pořádku. Velmi oceňuji snahu vlády.

Děkuji panu poslanci.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci potvrdit, že naše vláda je tou první, která se začala systematicky věnovat problému sucha. Není to otázka jenom loňského roku, kdy jsme sami viděli důsledky klimatických změn v oblasti sucha tady v České republice. Je to problém dlouhodobého vývoje, který cítíme. To znamená, vidíme, jak se postupně zvyšují průměrné roční teploty, a sledujeme, jak se úměrně tomu snižuje průměrné roční množství srážek. Čili jsme svědky klimatické změny. Teď nechci mluvit o tom, jaké jsou její příčiny, o tom lze nepochybně vést dlouhé diskuse, lze polemizovat, do jaké míry za to může člověk, do jaké míry je to otázka nějakého cyklu, který nás přesahuje. Nicméně procházíme obdobím klimatické změny a jsem přesvědčený o tom, že se na tyto klimatické změny musíme začít intenzivněji připravovat. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí se pustily do práce na přípravě příslušných dokumentů. Vznikla meziresortní komise VodaSucho a vytváří se koncepční dokument, který by měl reagovat na tuto otázku. To znamená, připravuje se strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky, připravuje se národní akční plán adaptace na tuto změnu klimatu a v gesci Ministerstva zemědělství se připravují opatření, která by měla vést k reakci na očekávaná rizika v oblasti sucha. Pokud jde o vynakládání finančních prostředků, je zřejmé, že to nebude jednorázová záležitost, že se této oblasti bude muset věnovat několik vlád během několika funkčních období. Je ovšem myslím důležité, abychom měli konkrétní strategie a abychom byli schopni ovlivnit chování v krajině, ovlivnit chování vlády, hospodářských subjektů, občanů tak, abychom pokud možno společně realizovali opatření, která zlepší naši připravenost na nedostatek vody a zlepší naši připravenost na globální oteplování. Chtěl bych zdůraznit, že naše území je výrazně zranitelnější než okolní státy. Naše vodní zdroje jsou závislé na atmosférických srážkách a disponibilní zásoby vody, které jsou vztažené na jednoho obyvatele, patří v České republice k těm nižším v rámci Evropské unie. Myslím si, že není možné tu situaci podceňovat. Pokud se podíváme na prognózy, pokud se podíváme na klimatické mapy, tak už dneska jsme schopni odhadnout, které části republiky budou v příštích letech zatíženy enormním suchem. A ta změna musí přijít v oblasti zemědělství a musí přijít také samozřejmě v oblasti urbanizace a musíme využít všechny dostupné technologie, nové znalosti, nové zkušenosti k tomu, abychom se na klimatickou změnu přizpůsobili. Nemyslím si, že koncepční snaha vlády připravit se na období sucha, které nás pravděpodobně čeká v příštích letech, je v rozporu se snahou Ministerstva životního prostředí mít tady moderní legislativu a legislativní rámec, který se bude týkat Šumavy a jejího dalšího rozvoje v dalších letech. Nejsem si vědom toho, že by tady existovaly rozpory mezi snahou vlády, Ministerstva životního prostředí, zemědělství dosáhnout takových opatření, která zlepší dostupnost, kvalitu vody, vodních zdrojů, a naší snahou nastavit rozumným, moderním způsobem regulaci fungování národního parku na Šumavě. Děkuji.

Děkuji panu poslanci.